Teď zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro.

Hlasování pořadové číslo 18. Děkuji. Ptám se, kdo je pro.

Návrh byl přijat. Děkuji.

Jedná se o aktivního občana a průkopníka v oblasti boje za poskytování informací.

Hlasování pořadové číslo 20. Návrh byl zamítnut. Děkuji.

Návrh byl přijat. Děkuji. Je to návrh na medaili Za zásluhy v oblasti výchovy.

Ptám se, kdo je pro.

Hlasování pořadové číslo 22. Přihlášeno 137 poslanců, pro 30, proti 6.

Takže poprosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s dalším návrhem. Děkuji.

Hlasování pořadové číslo 23. Přihlášeno 138 poslanců, pro 95, proti 3. Návrh byl přijat.

Hlasování pořadové číslo 24. Návrh byl přijat. Děkuji.

Děkuji.

Ptám se, kdo je pro.

Hlasování pořadové číslo 26. Děkuji. A nyní se přesuneme do toho bloku těch návrhů, které byly dodatečně představeny zde na plénu.

Děkuji.

Jedná se o bývalého československého důstojníka, armádního generála, politika Komunistické strany Československa, náčelníka Generálního štábu Československé lidové armády a poslance Sněmovny národů Federálního shromáždění a ministra obrany Československé socialistické republiky a Československé federativní republiky. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Přihlášeno 140 poslanců, pro 16, proti 41. Děkuji.

Hlasování pořadové číslo 29. Přihlášeno 140 poslanců, pro 88, proti nikdo. Návrh byl přijat.